Vážené kolegyně, vážení kolegové, přestávka vypršela, budeme tedy pokračovat v projednávání tohoto bodu. Prosím. Mockrát děkuji, paní předsedající.

To znamená, i těch nepsaných demokratických pravidel. Poté samozřejmě, aby se to už i dále neopakovalo, tak přišla malá novela zákona o České televizi, o které se tady teď v tuto chvíli bavíme a která je dle mého názoru skutečně bych řekl velmi, velmi skandální.

To znamená pana poslance Kolovratníka. No a nakonec tato vládní koalice znemožnila dvakrát deseti minutami opozici, aby se o tom mohla bavit. Další se možná přihlásí. Nevidím tam, tuším, ani jednoho, který je z vládní koalice. Pan ministr Baxa tady nevystupuje, pouze jenom ve faktických poznámkách. Nikdo nám nevysvětlil ty otázky, na které jsme se ptali z hlediska tady této novely zákona. Takhle vládní koalice prostě přistupuje k veřejnoprávním médiím, takhle přistupuje k tomu, abychom měli svobodná média. Je to úplně jednoduché. Prostě a jednoduše tato vládní koalice si řekla, že bude nedemokraticky válcovat opozici z hlediska veřejnoprávních médií, že si to bude určovat sama, že nebude tady k těmto důležitým novelám napříč politickým spektrem přizvána opozice ani odborná veřejnost. Prostě a jednoduše to takhle válcovat bude a bude si hlídat navzájem své poslance, jak hlasují.

Ať už se to týká například výměny toho zpravodaje, což nám pořád dluží paní předsedkyně Sněmovny, jak je to možné, že se tady toto událo.

Já tomu skutečně nerozumím. A všechny tady tyto indicie mi říkají jenom jedno jediné: jde tady o to, aby skutečně byla ovládána Česká televize skrze radu, skrze management, tady touto vládní koalicí. Nic víc, nic míň. Děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Babka a připraví se pan ministr Baxa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Proto se přidávají tři radní z 15 na 18 a proto se snižuje to kvorum ze dvou třetin na nadpoloviční většinu.

Tolik jsem jenom chtěl okomentovat to procedurální hlasování, kterým vy byste, kdybyste tento zákon posunuli, tak si myslím, že my jsme ochotní se o tom normálně bavit. Ale pouze tím hlasováním jste dokázali, že tomu tak skutečně je, že ten zákon je primárně zaměřen na volbu generálního ředitele na jaře příštího roku. Také děkuji a nyní s faktickou poznámkou pan ministr Baxa, připraví se pan poslanec Bělobrádek. Prosím, máte slovo, pane ministře. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Ale co znamená věta, jsem připraven odpovídat na otázky a na reakce?

Nejsem členem organizačního výboru, nevím, jak došlo ke změně zpravodaje. Já jsem připraven, nebo schopen a připraven, reagovat na zcela konkrétní dotazy, které položíte.

Nyní se hlásila s faktickou poznámkou paní ministryně Langšádlová, ale není zde přítomna. Pan poslanec Bělobrádek se předtím také hlásil. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Vážený pane ministře, kolegyně kolegové, já jen chci říct, vaším prostřednictvím paní místopředsedkyně, k panu kolegovi Juchelkovi.